Takže tady se domnívám, že vláda, pokud dělá takováto opatření, tak dělá pouze pro určitou skupinu lidí, je to zhruba 5 % těch, kteří na to nějakým způsobem dosáhnou a mají na to nárok. Nicméně tato opatření jsou nedostatečná, poněvadž celé řadě lidí nepomůžou a nepomůže to ani byznysu.

Tito lidé se nám začínají propadat do chudoby, poněvadž energetická, ale i příjmová chudoba se týká v dnešní době čím dál více lidí, mluví se až o jedné pětině. A netýká se to těch nejslabších, ale těch, kteří v rámci sociálního smíru udržují jako všude jinde tuto zemi nad hladinou, a to je střední třída. Kde je tedy to avizované navýšení rodičáku, které tady pan ministr u tohoto pultíku avizoval?

Tou druhou skupinou jsou zdravotně postižení. Ti jsou nejvíce biti. Zoufalost, se kterou se musí lidé v domácí péči potýkat s tím, jak jim před očima všechny ceny rostou, a nezvýšil se třeba ani příspěvek na péči, je skutečně veliká. Vždyť tato vláda nebyla schopna při rostoucích cenách pohonných hmot navýšit ani příspěvek na mobilitu, taková je to ostuda a mně je to strašně líto. Myslel jsem si, že když to nebylo minulý týden, vyhlásí to třeba předevčírem, kdy byla vláda, a uděláme to tady rychle v prvním čtení. Neustále jen analyzujete, vypouštíte signály a prozatím v lidech vytváříte planou naději prázdnými deklaracemi.

Proto bych moc rád otevřel ještě jednou tady tento bod s názvem Asociální opatření vlády jako reakce na rostoucí ceny. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Já vám děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bohužel, já tady skutečně potřebuji vystoupit kvůli tomu, že jste nám odmítli interpelace.

Proto mi tedy dovolte zařadit jako první bod před pevně zařazené body, to znamená první bod dnešního jednání, bod s názvem Dostupné bydlení pro všechny. V souvislosti se dvěma průběžně probíhajícími krizemi, ať už je to migrační krize z Ukrajiny, nebo související bytová krize českých občanů, je potřeba skutečně řešit, a to zejména ve velkých městech, a je potřeba toto řešit zásadně a řešit to nejenom jako problém bydlení migrantů, ale jako dlouhodobý problém bydlení našich studentů, našich mladých lidí, našich seniorů a tak dále. Současná vláda před problémem zavírá oči a jde cestou krizového ubytování, dokonce slyšíme v médiích slovo stanová městečka, což je ale nejhorší, co se může stát nejen nyní, ale i pro další měsíce. Bytový dluh v důsledku toho naroste, poroste sociální napětí a dostaví se vedlejší efekty takových krizových zařízení.

Je potřeba tedy opravdu hledat řešení, a to velmi rychlé řešení, které by mělo přinést vyšší výstavbu bydlení. Pan ministr Bartoš má ve svém programu takzvaný program Technická infrastruktura, to je program na zainvestování pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Pak samozřejmě podpořit následnou bytovou výstavbu a tady samozřejmě je potřeba i pochválit, že modulární stavby jsou jednou z cest, ale dokud nemáte zainvestované pozemky pro bytovou výstavbu, tak to půjde těžko. Také je potřeba si uvědomit, že nouzový stav nám skončí.

Je potřeba zrychlit povolování staveb, zejména u bytových domů. A jakou jsme se vydali cestou? Je potřeba řešit nedostatek materiálu a produktů v rámci výstavby.

Chybí nám materiály, jako je například železná ruda, chybí nám prostě všechny ty ocelové konstrukce a tak dále. Je potřeba vytvořit nový standard bydlení. Opět nabízíme spolupráci, ale bohužel ta spolupráce není vyslyšena, v minulém volebním období ve druhém čtení skončil zákon o dostupném bydlení. Neříkám, že byl bez chyby, ale určitě je potřeba ho znovu otevřít a například se bavit o standardu dostupného bydlení. Vždyť přece jde o to, umožnit výstavbu i nižšího standardu, který nebude vyžadovat například vyspělá chytrá řešení bydlení, rekuperace a podobně.

A pak v neposlední řadě bychom se měli bavit i o snížení daňové zátěže na takto krizově postavené byty.

Já vám také děkuji za dodržení času.

Děkuji, pane místopředsedo.